A opravdu nechápu, proč ty miliardy, proč ty peníze pak budou muset platit všichni čeští občané, když od začátku tady my jménem SPD říkáme, že ten pandemický zákon byl špatný, a plně se to potvrdilo. Tady bych jenom připomněl, že poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem, který hlasoval proti pandemickému zákonu. A už tady taky poté od jara opakovaně ve Sněmovně navrhujeme zrušení pandemického stavu, ale vždy jste nám to zamítli.

Hnutí SPD požaduje návrat k normálnímu životu, zrušení pandemické pohotovosti a docházku dětí do škol bez podmínek. Očkování musí být každého svobodná volba. Požadujeme také uznávání protilátek jako důkazu bezinfekčnosti. Plošné zákazy nejsou řešením. A tady bych chtěl ještě zdůraznit to pokrytectví některých ostatních opozičních stran.

Takže nikdo z ostatních opozičních stran nám nepodepsal náš arch, na základě kterého jsme chtěli svolat mimořádnou schůzi na zrušení pandemické pohotovosti, a teď lživě vykládají, že by také zvažovali zrušení pandemické pohotovosti.

Byl bych rád, kdyby vláda už přestala strašit, protože teď, v tuto chvíli, tady rozhodně žádná pandemie není. Takže abych to sumarizoval.

Dále aby to byl první bod ve čtvrtek v 11 hodin. Čtvrtý návrh je, aby to byl první bod v pátek v 9 hodin. Já vám děkuji.

Návrh toho bodu bude Diskuse o zrušení pandemické pohotovosti.

Jako další je s přednostním právem přihlášen k návrhu změny navrženého pořadu schůze pan předseda Vondráček. Prosím. Děkuji za slovo. Seznam přihlášených k pořadu schůze je poměrně dlouhý, o to já se pokusím být kratší a stručnější.

Tento tisk je v podstatě již na samém sklonku diskuse, byl již několikrát zařazen a v podstatě se čeká jen na jeho hlasování.

Já tedy pořád ještě doufám, že je zde šance, abychom tuto normu přijali, a děkuji všem za podporu mého návrhu. Děkuji. Vrátím řízení schůze.

Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já bych chtěl navrhnout, aby sněmovní tisk 503, bod 11, tedy zákon o pedagogických pracovnících, byl projednán jako první bod dnešního programu jednací schůze. Mám jednu poznámku. Víte, my jsme měli možnost ukázat, že nám na vzdělávání záleží. My jsme měli možnost tohle ukázat před prázdninami, neprojednali jsme to, nebyla k tomu vůle, nenašel se čas. Ta situace je velmi paradoxní. My tady jako opoziční poslanci navrhujeme, aby byl projednán návrh zákona, s kterým přišel ministr za hnutí ANO Robert Plaga, a nám jako opozičním poslancům se nedaří prosadit, aby vládní většina zařadila na program jednání vlastní návrh, sice po nějakých senátních úpravách, ale v zásadě stále stejný.

Pokud tato Sněmovna v tomto složení neprojedná tento zákon, nepovažuje ho za prioritu, v tom případě ukazujeme jasně naší veřejnosti, ukazujeme pedagogické veřejnosti, učitelům, ředitelům po celé republice, že vzdělávání není naší prioritou, že vzdělávání a vzdělávací systém není prioritou této vlády, i když se paradoxně její ministr dlouhodobě snažil toto v Poslanecké sněmovně prosadit za potlesku a podpory opozice. Paradoxní situace.